Zároveň tady připomínám, že ve stejné nebo velmi podobné situaci jsou i jiné látky. Opět se nejedná za minutu dvanáct, například u látky kratom, která je obrovský problém na školách, a naprosto neregulovaný. A bude nás dobíhat i následující roky. Za podporu děkuji. Děkuji, pane poslanče. Zatím jste poslední, kdo byl přihlášený do obecné rozpravy. Nechci zdržovat, nicméně chtěl bych říct panu kolegovi, prostřednictvím vás, pane předsedající víte, tento boj nikdy neskončí. Nikdy neskončí.

Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova v tuto chvíli? Není. Nebyla podána námitka proti projednání podle § 90, nicméně nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Já vám přednesu návrh usnesení.